Mezigenerační solidarita a obecná spravedlnost je namístě, ale formou solidarity s důchodci a spravedlnosti vůči nim.

Takže pokud chce kdokoliv cokoliv porovnávat, tak jediný relevantní údaj je růst cen.

U některých lidí je to dokonce ta větší část výdajů.

A opravdu jen, slušně řečeno, opravdu jen velmi nemorální člověk může porovnávat průměrný důchod s průměrnou mzdou a tvrdit, že důchodci musí přispět na řešení finančních potíží, které důchodci nezpůsobili, ale způsobila je primárně tato Fialova vládní pětikoalice. Pravda, s přispěním i vlád minulých.